Děkuji. Já bych také navázal na kolegu Chvojku, abychom to teď nějak urychlili, ať skutečně těm lidem pomůžeme, ale není možné někdy nereagovat na věc, která potom ve veřejném prostoru bude žít svým životem. A je to zase ten černobílý svět. Stejně tak jako každý dlužník není nezodpovědný, tak není každý věřitel lichvář. Kdybyste si, pane kolego, přečetl další pozměňovací návrhy, tak byste zjistil, že v případě, že příslušenství... že v případě, že příslušenství toho dluhu je vyšší než jistina, tak se obrací pořadí uspokojování pohledávky.

Nyní pan poslanec Benda a je to zatím poslední faktická poznámka. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já se snažím faktických poznámek nezneužívat, ale musím fakt zareagovat na pana kolegu Chvojku, který nám tady vykládá, jakým způsobem bychom to měli schválit do konce roku, aby to mohlo platit od 1. ledna. Tak jenom upozorňuji, že navržená účinnost je prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícím po jeho vyhlášení.

Vážení kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Pirátů k tomuto sněmovnímu tisku.

Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Marka Bendu a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, všichni mě prosí, abych už byl maximálně stručný. Chápu, že je středa, poslední den sněmovny. Míra pokrytectví, kterou nám tady předvádí hnutí ANO, které na jednu stranu... Pelikán vybíhá s představou, váš bývalý ministr, velký guru, s představou, jak je třeba všechny oddlužit, jak je to nezbytně nutné říct nulu, protože přece spousta lidí je tady zločinci a podvodníky, kteří jim dali na vysoké úroky půjčky, které oni nutně potřebovali, zadlužena tak, že se nemůže dostat ze své dluhové pasti, a současně váš velký předseda vlády, politický guru, jmenuje na první místo pražské kandidátky člověka, který investoval do společností, které se živily na vysokých úrocích na půjčkách. A tento člověk poskytne hnutí ANO dar pro volby ve výši 3 miliony. Z čeho myslíte, že asi ty 3 miliony pocházejí?

To je snad to, co jsem chtěl říct politicky.

A pak by bylo správné říct ano, řešíme nějakou minulou situaci, v které jsme schopni připustit, že jdeme i pod 30 %. Pro situace do budoucna říkáme: není možné si půjčovat, prosím, milí občané, milí dlužníci, není možné si půjčovat způsobem, že budete doufat, že z toho zaplatíte maximálně 15, 10, 20 %.